Těmi jsou zejména provozování nelegálních sázkových her prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, a nesoulad platné právní úpravy s právem Evropské unie, tak jak zde již bylo od pana předkladatele zmiňováno. V návrhu zákona je nutno v důsledku této nekomplexnosti spatřovat ne zcela opodstatněné znevýhodnění legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her. Ve svém stanovisku také považuje za ne zcela přesvědčivý rozbor dopadů navrhovaného zákona jak na podnikatelské prostředí, tak na veřejné rozpočty.

Pochybnosti má vláda rovněž o deklarovaných dopadech navržené změny rozpočtového určení výnosů z předmětných odvodů ve prospěch státního rozpočtu na rozpočty obcí, ke které dochází v relativně krátkém čase po zavedení rozdělení těchto výnosů mezi státní rozpočet 20 % a rozpočty obcí 80 % od ledna 2012. Odůvodnění návrhu zákona neobsahuje dostatečnou analýzu dopadu této změny, včetně vyhodnocení stávajícího rozdělení těchto příjmů a důvodů pro jeho změnu. Dále se vláda domnívá, že z předloženého materiálu nevyplývá, zda a jakým způsobem bude zajištěno využití zvýšených příjmů státního rozpočtu v důsledku navrhovaných změn na úhradu společenských nákladů, kde nutnost jejich vynakládání je spojena s tzv. patologickým hráčstvím, a kterými je navržené zvýšení odvodů z loterií a jiných podobných her rovněž odůvodňováno. Nicméně je třeba konstatovat, že přes výše uvedené pochybnosti, vyslovené v předcházejících mých větách, doporučuji propustit tento tisk do druhého čtení a přikázat jej rozpočtovému výboru. Děkuji panu zpravodaji. Dobré odpoledne, podvečer, paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat.

Otevírám rozpravu a mám zatím pět přihlášených.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych poblahopřála panu kolegovi Volnému prostřednictvím pana předsedajícího, že jeho návrh zákona, který podal na samém sklonku letošního března, bude již po pár měsících projednán na plénu v Poslanecké sněmovně v prvním čtení. Nerozumím tomu, že na první čtení čeká řada návrhů, které byly předloženy i o rok dříve než návrh kolegy Volného.

Vousem obrostlé návrhy zákonů se projednání jen tak nedočkají prostě proto, že jsou to návrhy opoziční.

Myslím, že by se koaliční politici nad přístupem vůči opozici měli zamyslet, aby tento koktejl jednou nemuseli pít sami. A nyní pan poslanec Jan Farský, připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou další novelu zákona o loteriích. Toto funkční období už je to třetí a bylo to velké téma předvolební, protože to bylo jedno z témat, které bylo velice chytlavé a voliči na to evidentně slyšeli. Bohužel ani tento třetí pokus, a to druhý koaliční, nebo řekněme druhý pokus z Ministerstva financí, protože si asi nemusíme namlouvat nebo nemusíme si tady říkat, že by snad tento návrh nepsalo Ministerstvo financí, tak jako byl psán návrh pana Matěje Fichtnera pod číslem 169 v systému, tak bohužel neplní nic z toho, co zaznívalo před volbami. Neplní předvolební sliby, neplní ani programové prohlášení vlády.

Co je výsledkem? Zvýšení výběru daní. To je další ukázka toho, jak vypadá v realitě bezradnost a neschopnost Ministerstva financí. Zákon, ten velký, o kterém se mluvilo ještě na konci loňského roku jako o zákonu, který skutečně bude revolucí a který přinese ochranu hráčů, který sníží vsazené částky, který také bude vynucovat přestávky mezi jednotlivými hrami, a tím dojde k tomu, že hráč bude mít šanci si svůj další postup promyslet, je u ledu. Místo toho v zákoně o loteriích, který byl dneska předkládán v Legislativní radě vlády a bude projednáván příští týden v dalších orgánech, až se jednou snad dostane do Sněmovny, v podstatě řeší jenom zvýšení výběru daní a lepení rozpočtu tam, kde je potřeba. Já určitě v tuto chvíli nechci tento návrh zákona podpořit, tuto novelu zákona o loteriích. Protože pokud je skutečně vládní priorita postavit se hazardu, hazardní lobby, postavit se tomu, aby další hráči neupadali do závislosti na automatech, pak vláda určitě stihne skutečně kvalitní zákon schválit.

Proto navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo, dámy a pánové, hezký podvečer.

Tak obce samozřejmě mají dilema.

Není to pravda. Myslím si, že obce dneska, ty, kde jsou rozumní radní, rozumní zastupitelé, to vnímají tak, že vlastně ty herny jsou tam dva důvody, proč se k nim chováme, řekl bych, docela rozumně.